Jak už bylo řečeno paní ministryní, mezi nejzávažnější bod přijatý Senátem patří vypuštění speciálních pravidel pro přezkum závazných stanovisek.

Současně popírá ten smysl závazných stanovisek a může zatížit nezákonností na něj navázané rozhodnutí. Povolovací proces by se tím nejen zkomplikoval, ale fakticky také prodlužoval, což je v rozporu s cílem návrhu novely.

Nahradili jsme ji novelou správního řádu přímou, ve které se přesně stanovuje, jaké mají být lhůty pro přezkumná řízení. A to je přesně to, co prodlužovalo ta správní řízení stavební, na která jsme si stěžovali, to znamená, že nám vlastně velmi dlouho trvá stavební řízení a následující přezkumné řízení.

V Senátu padly pozměňovací návrhy, které měly vrátit možnost nevládních organizací účastnit se řízení, ale tyto pozměňovací návrhy neprošly a nejsou součástí návrhu, který před vámi leží. Tedy zůstává to ve znění, které přijala Poslanecká sněmovna. Nicméně zákon mění zcela postup při schvalování a povolování staveb.

Nemusí být předloženy souhlasy těch, které je možné podle zákona, podle účelu zákona vyvlastnit. Dobrá, to lze také pochopit. Ale teď tedy nastává situace, že při územním souhlasu, který není řízením nebo ohlášením, které taky není správním řízením, se vlastně tito vlastníci dozvědí až po tedy to, kdy je rozhodnuto o umístění stavby, že se tam vůbec něco má realizovat. Takže Senát dospěl k závěru, že je korektní vůči nim, aby byli o tom informováni. Proto je tam pozměňovací návrh, který říká, že tam má být informační povinnost pro ty, kteří budou tu žádost podávat.

Samozřejmě že ten občan nebo vlastník, který má tu nemovitost, se dostává ve chvíli, kdy proběhne celý proces a státem je téměř všechno schváleno, do velmi oslabené pozice.

Musím říct, že jsem projednávala tuto věci i se zástupci ČEPSu, a oni řekli: my to stejně platíme, nám to nevadí, my dokonce dáváme víc. Jsou tam ještě samozřejmě věci, které se týkají legislativně technických úprav, které jsme našli.

Současně je nutné konstatovat, že pro množství navržených ustanovení a jejich správnou aplikaci v praxi budou žádoucí výklady předkladatele. Z pozice garanční zpravodajky Senátu a pověření mého předložení výsledku projednání návrhu novely stavebního zákona Senátem si dovoluji požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s novelou zákona ve znění vráceném Senátem. Děkuji za pozornost. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci já vám děkuji, paní senátorko, a přeji pěkné odpoledne. Přečtu omluvu. A dále vystoupí v rozpravě poslanci, kteří jsou řádně přihlášeni do rozpravy.

Děkuji, pane místopředsedo.

Jsem přesvědčen, že Ministerstvo pro místní rozvoj bylo vedeno bohulibou snahou a že jeho úředníci odvedli maximum a maximálně kvalitní práci. Potud je všechno v pořádku. Potíž je, že než zákon doputoval do Senátu a než nám doputoval zpátky, prošel takovým procesem, že už to není ten původní stavební zákon, jaký byl na začátku. Jsem velmi přesvědčen o tom, že ve finále se tak nestane, pokud takovýhle zákon v tomhle znění schválíme. Paní senátorka připomněla celou řadu věcí, kterou se zabýval Senát. Koneckonců debata tam trvala přes osm hodin.